Ostatně tuším, že drtivá většina z vás má doma alarmy. Neboli stát nás daní dvakrát.

Když stát neumí tedy účinně občana ochránit před zlodějem, pak podle našeho názoru nemá právo mu ani zakazovat, aby se sám v oprávněných případech bránil. Protože je riziko zneužití obrany minimální v tomto návrhu zákona, musíme si jasně říct, že pokud máme volit, tak riziko zneužití nutné obrany ve prospěch obětí trestného činu je to menší zlo, než když je dnes právo, přesněji zákon zneužívaný ve prospěch pachatelů trestné činnosti. Slušný občan musí za každé situace cítit, že stát a společnost jsou v obraně jeho práv na jeho straně a že není bezbrannou lovnou zvěří pro kriminální živly, což je bohužel současný stav. Stačí se podívat, až pojedeme domů, tak kdo pojede metrem, tak se podívejte na ženy, jak si chrání svoje kabelky.

Prosím vás, milé kolegyně a kolegové, zamyslete se a zvažte podporu tomuto zákonu. Pojďme projednat tento návrh podrobněji ve druhém čtení, protože každý z nás a tady platí slovo každý se jednou může ocitnout v situaci, které takto pojatý institut nutné obrany může buď předejít, nebo vám ji alespoň ulehčí. Děkuji za pozornost.

A pan předseda Sněmovny se omlouvá dnes do konce jednání. Budeme pokračovat v rozpravě.

Děkuji, pane předsedající.

Já si myslím, že zas tak špatně na tom ještě nejsme. A co se týká konkrétně nutné obrany a kolega zmiňoval i krajní nouzi, tak si myslím, že tyto dva instituty jako okolnosti vylučující protiprávnost jsou v českém trestním právu celkem dobře zakotveny a mají svoji dlouhou historii. Když si přečtete současné znění nutné obrany v § 29 trestního zákoníku, tak se dočtete, že nutná obrana je čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, a proto není trestným činem. Negativní vymezení potom říká, že nejde o nutnou obranu, bylali obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Pane poslanče, já vás přeruším. Požádám sněmovnu o klid. Nechte pana poslance vysvětlit tento právní institut tak, abychom se všichni nad tím zamysleli. Navrhovaný třetí odstavec naopak vymezuje, co se jedná nutnou obranou, a je to, že je to obrana vedená vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí, pohrůžky bezprostředního násilí nebo překonáli překážku, jejímž účelem je vniknutí zabránit, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví nebo jiné přítomné osoby. Kromě nedostatků, které tento návrh předkládá jako oprávněnou obavu oprávněnou obavu my v našem trestním právu nemáme, my máme důvodnou obavu.

Já se domnívám, že předložení této novely má právě konstatovat to, co řekl předkladatel: můj dům, můj hrad. Navrhovaná novela zcela zásadně mění okolnosti vylučující protiprávnost jednání při obraně svého obydlí. Zcela se vytrácí jeden ze základních znaků nutné obrany, a to útok trvající nebo hrozící, který směřuje proti fyzické osobě, tedy obránci nebo jiné osobě. V tomto případě je zde majetek. Není také zřejmé, jak by bylo uplatňováno omezení, že nutná obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Kolega Schwarz řekl některé příklady. Zde samozřejmě ona vstupuje oprávněně.

Obydlí podle našeho trestního práva není pouze náš dům, náš byt, naše chalupa, ale je to také hotelový pokoj, který já budu zrovna po konkrétní věc, po konkrétní den užívat.

A při tom, jaký vedu způsob života, se budu obávat, kdo se to na mě vlastně dobývá? Vážení kolegové, kolegyně, takto široce pojatá obrana obydlí není v podmínkách České republiky potřebná a nelze vyloučit nežádoucí excesy. Proto navrhuji tento návrh zamítnout.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vládo, kolegyně, kolegové, na úvod mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky průzkumu SANEP na téma ochrana zdraví a majetku. Podle tohoto průzkumu 79 % lidí v naší republice věří, že stávající legislativa chrání spíše pachatele trestné činnosti než jejich oběti. Okolo 81 % lidí věří, že nejsou dostatečně chráněna naše základní práva na ochranu života a majetku. A ne nadarmo! Podívejte se na to, co se děje v našich krajích! Podívejte se na lokality mimo velká města. Podívejte se na kriminální situaci v Praze, v Ostravě, v Ústí nad Labem. Poslední dobou je vůbec těžké jmenovat oblast České republiky, ve které by se člověk mohl cítit zcela bezpečně.